Ano, s tím bylo počítáno.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak pane ministře, prostřednictvím paní místopředsedkyně, tak já můžu teď dávat si faktické poznámky po dvou minutách a budu číst reakce voličů, kteří píšou mně. Já jsem ráda, že jste vystoupil. Divím se, že tu není pan ministr financí, ale budiž. A jenom kdybyste nevěděli, tak pan ministr legislativy je do šesti do rána omluven z osobních důvodů.

Tak jste taky mohl trochu zapracovat na tom, aby ta důchodová reforma vznikla už před těmi šesti lety. Na rozdíl od vás, pořád říkáte, jak...

Já se omlouvám. Takže jak všechno děláte skvěle, jak jste všechno připravili, ale tady vůbec nesedíme a nebudeme sedět třeba do soboty, do neděle, nám je to opravdu úplně jedno. Tady jde úplně o jinou věc.

Děkuju za slovo, paní předsedající. Já vám něco přečtu. Můj kamarád právník, který tady pozdravuje některé své studenty, se také díval. A napsal mi toto: Na valorizaci důchodů v rámci stávajícího valorizačního schématu už vznikl důchodcům právní nárok. Už vznikl, protože hmotněprávní předpoklady pro její provedení, výše inflace a růstu mezd a platů, již byly naplněny. A proto by vláda měla a vlastně musí dodržet stávající pravidla pro valorizaci a postupovat podle ní. Postup vlády je tedy v tomto případě flagrantním porušením základního právního principu, a to zákazu retroaktivní účinnosti právní normy, a narušuje princip legitimního očekávání adresátů této právní normy. Děkuji. Prosím, máte slovo. Tak děkuji, já navážu na Romana Kubíčka, protože o tom, to je ta podstata, to je ta podstata toho problému. Já to řeknu naplacato.

Ale to přece musíte dát do toho kontextu.

Ale ve skutečnosti to tak opravdu není. Nyní s faktickou je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, to je to, co jsem tady říkala celou dobu.

To je přesně to a točíme se kolem toho. Ale to je přesně to, co my potřebujeme vědět. Jestliže není tato studie dopadů zpracovaná, tak my nejsme schopni vyhodnotit.

To znamená, že jsme zpátky u toho nálezu Ústavního soudu, který říkal, že přesně na tom ta vláda dojela, který to vlastně, ten Ústavní soud, potom shodil, protože počítala s něčím, co vlastně ve finále nebylo, a místo toho, aby ten rozpočet postavila na stávající zákony, což je povinnost to dělat, to je, tak to má být, a ne počítat s tím, že něco změním v budoucnu, a proto na to budu ten rozpočet stavět.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

No to jsou mi tedy věci!